Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/1.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně. Jeho součástí je rovněž návrh na vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016.

V dalších částech pak bylo podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. V souladu s rozpočtovými pravidly byly v samostatných pasážích uvedeny souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, zpráva o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů, organizačních složek státu. Materiál obsahoval rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU a další údaje. Dovolte mi, abych návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 uvedla podrobněji.